Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, tady jsme na tom lépe.

Náš dosavadní systém povětšinou odpovídá té směrnici bez potřeby změn, ale přece jenom v několika oblastech je třeba udělat menší či větší doplnění nebo úpravy a z nich asi nejvýznamnější je rozšíření zabavovacích pravomocí o nové ochranné opatření zabrání části majetku a na druhou stranu zase posílení právních záruk v případě movitých věcí, které jsou nástrojem nebo výnosem z trestného činu. Tam dosud nebylo možno proti tomu brojit opravným prostředkem, nyní to možné bude.

Já vám děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka ústavněprávního výboru poslankyně Helena Válková a informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, paní poslankyně. Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, průběh projednávání v ústavněprávním výboru nebyl úplně jednoduchý, ale oproti některým jiným zákonům celkem rychlý.

Já jsem potom ještě dala pozměňovací návrh, protože přece jenom ještě určité legislativně technické nedostatky byly v tom námi schváleném návrhu zjištěny.

Šlo tedy o nápravu dílčích formálních nedostatků, které ještě původní návrh obsahoval a nebyly zcela odstraněny v rámci ústavněprávního projednávání, nicméně ten návrh byl ještě podán včas, protože jsme ve druhém čtení. A samozřejmě také bylo třeba posunout návrh na nabytí účinnosti tohoto zákona z původně předpokládaného 1. října, což by odpovídalo implementačním lhůtám lépe než dosavadní návrh, kterým tedy navrhujeme, aby zákon nabyl účinnosti až 15. den po jeho vyhlášení, což je vlastně nejkratší možná legisvakanční lhůta.

Je jednou větou úplně jasná. Opakovaně se nám stává, že majetek, který se tímto způsobem nezajistí, nezabere, je definitivně ztracen pro účely trestního řízení, pro poškozené i pro stát. Takže tu normu doporučuji schválit, protože napraví stav, který tady trvá desetiletí, a teď je tedy šance tento stav zlepšit, aby skutečně jak poškozený, tak stát měli z čeho brát, pokud bude pachatel pravomocně odsouzený. Já vám děkuji, paní poslankyně. Nikoho nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu. Není tomu tak. Dobře, zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být zdůvodněny. Žádnou přihlášku do podrobné rozpravy neeviduji, v tom případě... Ano, prosím, paní poslankyně.

Odkazuji na ně. Děkuji. Táži se, zda někdo další se ještě hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Není tomu tak. V tom případě vám děkuji a končím druhé čtení tohoto návrhu.